Děkuji panu předsedovi klubu TOP 09 Miroslavu Kalouskovi. Jen mě mrzí, že jste, pane předsedo, nezačal článkem 8 Ústavy České republiky, resp. Listiny. Protože to by bylo ještě zásadnější. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Tak marně přemýšlím, co tento typ debaty, tento typ naší práce, přináší České republice, jejím občanům.

A vychází mně z toho, že možná jsme trošku více unaveni, než je zapotřebí k tomu, abychom odváděli precizní práci.

Děkuji, pane předsedo.